A my se vracíme do řádné rozpravy, do obecné rozpravy, kde je přihlášena paní poslankyně Vladimíra Lesenská, a připravit se následně může paní poslankyně Helena Válková. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Dovolte mi, abych se zde také vyjádřila k novele zákona o státní službě a svým způsobem vám přednesla i stanovisko našeho klubu. Já se omlouvám, sundala jsem brýle na dálku, protože na čtení je nepotřebuji, takže se omlouvám. Současní poslanci vládní koalice mnohokrát v minulosti volali po zpolitizování státní správy. A krom jiného, to bylo i podmínkou Evropské komise, která požadovala odpolitizování, odbornou a stabilní státní správu. Neshledávám žádnou výhodu v neomezeném počtu politických náměstků ministra a zrušení pozic takzvaných odborných náměstků.

Ale tito náměstci nebudou mít žádnou zodpovědnost. Takže proč? Takže vlastně ministerstvo bude stávající odborné náměstky ponižovat do funkcí ředitelů sekcí, a ti budou pak zastupovat ministra v jednání, a to i ve Sněmovně? Nebo budou to ti političtí náměstci, kteří zas nebudou znát ty konkrétní odborné agendy?

Politický náměstek, nebo ředitel sekce bude řídit jednotlivé státní úřady? A z jaké úrovně to bude? Na to nám při projednávání tohoto návrhu změny zákona předkladatelé úplně neodpověděli. Budou muset měnit organizační schémata nejenom ministerstva, ale i ty další státní úřady?

Navíc návrh nově zavádí pětileté funkční období pro funkce od ředitele odboru výš.

Ano, i mě se tato změna zákona bude týkat.

Ale na druhou stranu, dovedete si představit, jak dlouho trvá vybudování si odborné pozice v tom kterém regionu, aby vás jako partnera brali podnikatelé, živnostníci, střední školy, základní školy, krajské úřady, úřady na ORP? A můžu vám říct, že to není otázka jednoho, dvou dnů. Stávající pracovníci budou mít možnost se do výběrových řízení znova a opakovaně hlásit. Ale opravdu je nutné výběrová řízení každých pět let organizovat, když je nadřízený s výkonem svého podřízeného vedoucího pracovníka spokojený?

Jediné pozitivum v tomto návrhu v tomto okamžiku vidím v tom, že výběrová řízení dle návrhů budou umožňovat rychlejší vstup odborníků takzvaně zvenku. Ovšem nemohu souhlasit s tím, že nově by se měla započítávat odborná praxe již od ukončení požadovaného vzdělání, a navíc se sčítala za celou tuto dobu. Pokud je naším cílem zvyšovat odbornost pracovníků ve státní službě, je nutné, aby tato odborná praxe byla co nejvíce aktuální. A proto velmi souhlasím a prosím o podporu pozměňovacího návrhu, který teď tato léta určuje na patnáct let.

A tedy je to období, kdy ten konkrétní člověk zná aktuálnost terénu i moderní agendy. Co vidím jako další problém návrhu? Současní řídící pracovníci jsou jmenováni rozhodnutím na své pozice na dobu neurčitou, a stejně tak jejich služební poměr je na dobu neurčitou.

Takže tito vedoucí pracovníci přijdou o určitý stupeň právní jistoty. Jak si s tím poradí, pokud budou tito pracovníci se nějakým způsobem bránit, to uvidíme. Pracovník, který neobhájí svůj post, svou funkci ve výběrovém řízení, ve státní službě zůstane a stát pro něj bude hledat další umístění, a to až po dobu šesti měsíců, po kterou tento pracovník bude pobírat 80 % svého dosavadního platu. A pokud se pro něj nepodaří najít vhodné místo, bude odcházet ze státní správy, ať už je odborníkem, nebo možná není, a bude od státu dostávat nemalé odstupné. Tahle nešťastná formulace v tomto předloženém návrhu bude v praxi znamenat pouze navyšování počtu lidí ve státní službě, které stát bude platit. Nikde jsem bohužel nenašla vyčíslení, které bude pak požadováno na státním rozpočtu. Jsem přesvědčená, že kvalitu vedoucích pracovníků na státních úřadech tímto způsobem zcela určitě nezvýšíme, pouze jim vezmeme jakousi jistotu, kterou měli nyní. Děkuju. Já vám děkuji, paní poslankyně.